Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, milé kolegyně, milí kolegové, jednak děkuji paní poslankyni, že má starost o studenty středních škol.

To, že současné maturity, které se od svého vzniku státní maturity vlastně neustále měnily, vy jste sama připomněla některé změny v posledních letech i v důsledku koronavirové krize, skutečně neprospívá stabilitě, a já jsem už na začátku svého funkčního období oznámil, když svůj návrh představil think tank Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy, že bych v tomto roce rád vedli diskusi o podobě státní maturity. Byly tady roky diskuse o tom, jestli povinná maturita z matematiky ano, ne, jestli slohová práce má vypadat tak, či onak. A já bych rád, abychom došli k nějaké definitivní verzi, která bude platit příštích deset let, a mohu ujistit, že rozhodně nevybafneme na studenty: Vy už příští rok děláte maturitu v novém provedení. Určitě ne. Budu velmi rád, když i vaše politická strana přijde s návrhem, jak má podle vás vypadat maturitní zkouška. Vyzval jsem k tomu Hospodářskou komoru, Svaz průmyslu a dopravy, protože třeba v návrhu think tanku Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy je možnost takzvané profesní maturity. V tuto chvíli jako ministr nevím, a chtěl bych to vědět od těchto profesních organizací, zda profesní maturita má pro ně nějaký benefit jako pro zaměstnavatele, jaký je rozdíl mezi výučním listem a profesní maturitou. Sám za sebe mohu říct, že politicky, moje politická strana, respektive hnutí Starostové a nezávislí představilo svůj návrh maturity už před dvěma lety.

Dva pokusy byste patrně měla během studia, třetí a další pokus už by ten člověk nebo student měl zpoplatněný, a v případě, že uděláte ze tří částí, to jest společenskovědní základ, přírodovědný základ a cizí jazyk, toto středoškolské minimum, a máte za sebou tři a půl roku studia na střední škole, máte možnost přijít k profilové školní části maturity, která už samozřejmě bude jiná na gymnáziu a jiná bude na středním odborném učilišti. Sám osobně bych se přikláněl k tomu, aby součástí u studijních oborů, tak jak je u učebních oborů součástí nějaká praktická zkouška, tak aby u studijních oborů byla součástí nějaká práce na veřejně prospěšné téma, kterou si student sám vybere a před maturitní komisí obhájí.

Já sám mám v příštích měsících chceme organizovat kulatý stůl, do kterého věřím, že se, kolegové, zapojíte napříč politickým spektrem a toto téma budeme diskutovat. Mojí maximální snahou je právě stabilita maturity v příštích letech, protože to není o jedné vládě, o jednom ministrovi.

Děkuji a vnímám, paní poslankyně, že je zájem o doplňující otázku. Prosím.

Tak jestli ta možnost bude, nebo nebude. A jinak jste mně odpověděl na to, co jsem se chtěla zeptat, že vlastně opravdu to bude až pro nové studenty. Také děkuji a prosím, pane ministře.

Tím neříkám, že všem vyhovíme, protože ony mnohdy ty názory budou různé.

Také děkuji.

Prosím, paní poslankyně, předneste ústní interpelaci na pana ministra financí Zbyňka Stanjuru. Děkuji za slovo.

Toto čtyřměsíční snížení daně, které nejen já, ale i drtivá většina obyvatel považuje za nedostatečné, je vládní reakcí na zvýšení cen pohonných hmot, které podle analytiků způsobily hlavně inflační tlaky a invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

To znamená, že některé čerpací stanice v Německu měly levnější pohonné hmoty než řada pump v České republice. Evropští spotřebitelé se pravděpodobně budou muset a musí připravit na další růst cen.

A moje dvě otázky. První: Jak probíhají kontroly marží prodejců pohonných hmot, abychom, jak jste říkal, měli jistotu, že snížení spotřební daně se plně promítne do celkových cen? Děkuji za dodržení času a nyní má slovo pan ministr financí. Děkuji za slovo. Pominu ironický tón, nebudu stejně ironický, i když bych mohl.

V této chvíli je stejné zdanění v Německu i v České republice. A protože výchozí stav bylo vyšší zdanění, logicky ta sleva je vyšší.